A teď to přílepek není, teď je to už jenom samostatná věc, takže to totožné opravdu není. To tak je.

Teď je tady druhá verze, teď Jakub Michálek řekl, že by udělali třetí verzi.

Protože tady není tolik turistů a můžou se udělat ty změny, které by se asi za normálního chodu dělaly těžko.

S tím souhlasím, dokud to nenarazí na právo někoho, kdo ho chce užívat, a nechce, aby ztrácel na hodnotě.

Ale v tom zbytku to tak není.